Navíc obce ve většině svých výdajů vystupují jako koneční spotřebitelé, kteří DPH skutečně platí, proto se zvýšení sazby promítlo rovněž na straně výdajů.

Navíc, a to je dobrá zpráva pro nás pro všechny, odhady růstu české ekonomiky jsou vyšší v této chvíli, než byly na začátku roku 2015 nebo v okamžiku, kdy se připravoval rozpočet na letošní rok, a ten zvýšený odhad růstu platí i pro následující roky. Takže z toho vychází, že celkové inkaso daňových příjmů bude vyšší, a to řádově o desítky miliard korun, aniž by tam byl jakýkoli efekt legislativních změn, tzn. při autonomním vývoji.

Já jsem zaznamenal vystoupení pana ministra financí na sněmu Svazu měst a obcí, kde správně říkal, že když porovnáme stát, kraje a obce, tak z těchto tří úrovní veřejné správy nejlépe dlouhodobě hospodaří obce a města. Pan ministr ovšem říkal, že v tom okamžiku jsou to ony, kdo nepotřebují přidat.

Já nebudu předčítat ten konkrétní návrh. Konkrétní znění paragrafů a těch změn mají asi jeden a půl strany. Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Kovářovou, poté pana ministra financí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych na podporu svého pozměňovacího návrhu, resp. návrhu, který přijal i výbor pro veřejnou správu, říci pár slov. Zajímavou informaci jsme se dozvěděli z důvodové zprávy, která říká, že vláda stanoví k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní stanovisko. Důvodem je, že finanční situace obcí je velmi dobrá. Tak to mně trošku hlava nebere.

Proč asi? Obce se dlouhodobě připravují na čerpání finančních prostředků z Evropské unie a k tomu potřebují mít finanční prostředky na dofinancování. To je ten důvod, proč dlouhodobě plánují a mají na začátku tohoto programového období finanční prostředky připraveny.

Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Děkuji, velice krátce ohledně daňových příjmů veřejných rozpočtů. Z těch rozpočtů dostáváme peníze všichni, tzn. státní rozpočet, kraje, obce.

To jsou fakta, to jsou čísla, to se dá ověřit.

Děkuji, pane ministře, a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Farský.